Tady se shodujeme, že fiskální pakt nás k ničemu nezavazuje, nic nám neřeší.

Máme jich víc jak dva miliony. Z tohoto obecného hlediska si myslím, že nenastala doba, abychom přijímali fiskální pakt. Děkuji za slovo, pane předsedající, budu velmi stručná. To je skutečně turborychlost! Už od roku 2014 prostě na tom makáme! Nejde o to, že to mají všichni. Mít možnost jednat aktivně. Říkat svoje názory. Děkuji.

Já tomu úplně nevěřím.

A co se stalo v České republice, že to nemáme? Vůbec nic. Vůbec nic.

Co se změnilo? Nic. Kromě toho, o čem mluvil můj kolega pan poslanec Munzar. A co se ještě změnilo? Mluvila o tom paní poslankyně Válková na začátku dnešní rozpravy. Bez důvodu. Ti samí lidé, kteří to předkládali minule s kvalifikovanou většinou, najednou přicházejí s prostou většinou. Proč? Nebo já nevím proč. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Mně to nedá.

Já to přečtu znovu.